A teď mi dovolte jednu věc.

Ptám se, kdy to předložíte. Kdy se stane určitý posun, aby se tohle nemohlo opakovat. O to mají občané velký zájem. A mají strach, že takzvaný Velký bratr nespí.

Máme na to, chceme to udělat, nebo jsme ten bod opustili? Zejména od těch, kteří tady nejsou první volební období. Děkuji panu místopředsedovi Filipovi.

Vědom si toho, že když někdo zde řekne, že bude jeho projev krátký nebo že bude stručný, tak že to pravidelně není pravda tak já se o to pokusím.

A to se nám myslím podařilo. Takže velmi stručně.

Domnívám se, že pro nás to rozhodnutí rozhodně nebylo jednoduché, a pokud by byla jiná alternativa, tak bychom o ní určitě uvažovali.

Jestliže chcete, aby ta vláda byla tady dál, ale byla za podpory jiných stran, dalších stran, jenom bez nás, kteří aspoň v té koalici hodnoty, které jsou v rámci Evropské unie, NATO, otázky, která se týká agrese Ruska, která se týká dalších oblastí zahraniční politiky, aby přestala vláda akcentovat. Mně to přijde, že se jenom snažíte tímto způsobem dále protrahovat jedno jediné téma, které jiné nemáte, a to je antibabišismus. Já jsem čekal tedy víc.

A nejsem geniální matematik, ale těch 200 poslanců si spočítat prostě umím. Právě proto, že také spoustu věcí udělala.

Nechci je jmenovat, ale jasně říkali, že tady jiná varianta vládnutí není. Takže vám moc nerozumím.

Protože to, co řekl, je nepravda.

Já myslím, že rozumí tomu, co říkal. Nejedná se ani o vyhrožování ani o to, že musíme být v té koalici my. Prosím, neříkejte to, není to pravda.

A stejně tak, že si myslíme, že není dobré pro střední školy, aby je vedli komunisté. Nic víc. Věřím, že můžeme se tady bavit o ideových věcech. Myslím, že to je správně, protože kdybychom začali souhlasit s komunisty, tak něco není v pořádku s námi nebo s vámi. Ale prosím, říkejte pravdu! Děkuji panu vicepremiérovi. Nyní dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Petr Bendl. Po něm pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych chtěl reagovat na pana místopředsedu Bělobrádka, když říká, že tady žádné lepší řešení není. Má na mysli vládní řešení. Nicméně když říkal, že nikomu není vyhrožováno v rámci koalice a koalice funguje na základě dobré shody, proč tedy hlasujete pro to, aby Agrofert ze zvýhodnění biopaliv měl zhruba pětimiliardovou výhodu? Proč tedy hlasujete pro to, aby konflikt zájmů, který ve vládě pan ministr financí má, proč jej podporujete? Když vám tedy, jak říkáte, nikdo nevyhrožuje a žádné vládní lepší řešení není? Proč vaši poslanci podporují těchto pět miliard pro Agrofert? Vždyť vy sami nám dáváte střelivo na to, abychom to zvedli. Protože něco takového tady v minulosti nikdy nebylo, a tak je potřeba, abyste se zpovídali voličům a vysvětlili jim, proč tedy, když vás nikdo nevydírá, jak říkáte, a nemáte žádné podmínky, proč tedy souhlasíte s tím, aby těch pět miliard Agrofert v tom příštím roce vydělal. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Opálka. Děkuji, pane místopředsedo.

Jaká hrůza zazněla z jeho úst, že komunisté vedou školství v některých krajích. Jako kdyby ti komunisté řídili jednotlivé učitele, diktovali jim, co mají a co nemají říkat. Ale tak to přece není. A se symboly samozřejmě politika pracuje. Ale ta hrůza je asi v něčem jiném. V tom, že ti komunisté to zvládají. A že když třeba v Karlovarském kraji odcházeli, tak ti zástupci škol tomu komunistovi ve stoje tleskali. Děkuji panu poslanci Opálkovi. Prosím, pane předsedo, máte slovo.